Pan poslanec Martin Novotný: Proti návrhu. Pan poslanec Igor Nykl: Pro návrh.

Pan poslanec Ladislav Okleštěk: Pro návrh. Pan poslanec Zdeněk Ondráček: Zdržuje se. Pan poslanec Miroslav Opálka: Zdržuje se. Paní poslankyně Jana Pastuchová: Pro návrh. Paní poslankyně Gabriela Pecková: Proti návrhu.

Pan poslanec Jiří Petrů: Pro návrh.

Pan poslanec Pavel Ploc: Pro návrh. Pan poslanec Tomáš Jan Podivínský: Pro návrh. Pan poslanec Ivo Pojezný: Zdržuje se. Pan poslanec Jiří Pospíšil: Proti návrhu. Pan poslanec Karel Pražák: Nepřítomen. Pan poslanec Roman Procházka: Pro návrh. Paní poslankyně Anna Putnová: Proti návrhu. Pan poslanec Adam Rykala: Pro návrh. Pan poslanec Antonín Seďa: Pro návrh. Pan poslanec Jan Sedláček: Pro návrh. Pan poslanec Martin Sedlář: Pro návrh. Paní poslankyně Marta Semelová: Zdržuje se.

Pan poslanec Jiří Skalický: Proti návrhu. Pan poslanec Václav Snopek: Zdržuje se.

Pan poslanec Zbyněk Stanjura: Proti návrhu. Paní poslankyně Miroslava Strnadlová: Pro návrh. Pan poslanec Martin Stropnický: Pro návrh. Pan poslanec Štěpán Stupčuk: Pro návrh. Pan poslanec Bohuslav Svoboda: Proti návrhu. Pan poslanec Josef Šenfeld: Zdržuje se.

Pan poslanec Jiří Štětina: Nepřítomen. Pan poslanec Jeroným Tejc: Pro návrh.

Paní poslankyně Dana Váhalová: Pro návrh.

Paní poslankyně Helena Válková: Pro návrh. Pan poslanec Roman Váňa: Pro návrh.

Pan poslanec Josef Vondrášek: Zdržuje se. Paní poslankyně Miloslava Vostrá: Zdržuje se. Pan poslanec Josef Vozdecký: Pro návrh. Pan poslanec Vlastimil Vozka: Pro návrh. Pan poslanec Rostislav Vyzula: Pro návrh. Pan poslanec Josef Zahradníček: Zdržuje se. Pan poslanec Jan Zahradník: Proti návrhu. Pan poslanec Jaroslav Zavadil: Pro návrh.

Pan poslanec Marek Ženíšek: Proti návrhu. Pan poslanec Petr Adam: Nepřítomen. Pan poslanec Vojtěch Adam: Zdržuje se. Pan poslanec František Adámek: Pro návrh. Paní poslankyně Markéta Adamová: Proti návrhu. Pan poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: Nepřítomen.

Pan poslanec Andrej Babiš: Pro návrh. Pan poslanec Miloš Babiš: Pro návrh. Paní poslankyně Margita Balaštíková: Pro návrh. Pan poslanec Jan Bartošek: Pro návrh. Paní poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Zdržuje se. Pan poslanec Jiří Běhounek: Pro návrh. Pan poslanec Marek Benda: Proti návrhu.

Paní poslankyně Marie Benešová: Pro návrh.